Ale ukazuje to, jaká ta referendální rozhodování mají obrovskou díru v tom, že sice dají nějaký pokyn, ale pokud není dostatečná vůle ten pokyn provést, pokud se objevují všemožné výmysly, zdržování a způsoby, jak ho neprovést, tak se stejně nic nestane.

Byla to veliká chyba, že jsem na tuto změnu Ústavy přistoupil, která výrazně posunula český ústavní systém. A myslím si, že bychom si neměli zahrávat s tím, že ho ještě posuneme vložením a to ještě takto pochybného referenda. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane místopředsedo. Děkuji. Já budu stručný. Mohl bych reagovat na vystoupení svého předřečníka nikoliv teď, ale před nějakou chvílí při jeho prvním vystoupení.

Ale to není předmětem tohoto jednání.

Ale evidentně tady zvítězila politická nevůle něco takového řešit a to negativní vymezení tedy je absolutní. To je tak možné.

Takže přeji tomuto návrhu úspěch, ať už to bude kterýkoliv z návrhů, který nakonec kompromisem v Poslanecké sněmovně na ústavní většinu projde. Takže já obecnou rozpravu končím.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Takže teď, jak bude otevřena podrobná rozprava, tak budeme hlasovat o návrhu, který jsem předložil jako zpravodaj na základě doporučení ústavněprávního výboru, tak aby další projednávání pokračovalo ve vztahu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu ústavněprávního výboru, který je obsažený ve sněmovním tisku 111/3. Takže vůči tomuto návrhu se budou dávat pozměňovací návrhy. Takže já nejdřív zahájím podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. Takže teď jsou tady nějaké návrhy na přednostní práva. Vy chcete tedy vystoupit? Takže teď budeme hlasovat o tom vašem návrhu, který jste teď přednesl.

Já vás odhlásím, přihlaste se všichni svými hlasovacími kartami.

Já jsem byl požádán kolegyní paní profesorkou Válkovou, abych ještě jednou vysvětlil, o čem se hlasuje.

Víme, o čem budeme hlasovat.

Návrh byl přijat.

Čili děkuji za pozornost. A také děkuji Sněmovně, že vybrala jako ten základ ten kompromisní návrh, na kterém můžeme dále pracovat. Děkuji.

Já se přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 2040. Nyní pan kolega Dominik Feri v podrobné rozpravě. Děkuji. Navrhuji zamítnutí tohoto návrhu ve třetím čtení. To byl procedurální návrh, který se hlasuje na začátku třetího čtení. Pokud nikdo pan kolega Michálek nejdřív.

Tak já vás budu muset přerušit... Já se omlouvám, pane místopředsedo...